A já bych samozřejmě tady mohl vykládat o tom, co špatně proběhlo, co dobře proběhlo. Víte, že jsem daleko toho, abych tady kritizoval svoje předchůdce, protože si myslím, že je to nedůstojné dospělého člověka, aby místo toho, aby říkal, co dělá dobře nebo nedělá dobře, aby se tady opíral do toho, co kdy udělal dobře. Po bitvě je každý generál.

Já vám děkuji.

Myslím, že tady dneska stojíme před problémem, jak vyřešit právě zdravotní pojištění.

Já vám také děkuji.

Co se týče té konsolidace ano, vrátíme se ke zdravotnímu pojištění. Velice vítám přítomnost pana ministra zdravotnictví, děkuji za ni, protože skutečně je to zdravotní téma.

Já vám také děkuji. Další faktickou poznámku má pan ministr Zbyněk Stanjura.

Vy jste schopni v jedné větě říct, že je třeba snižovat zadlužení, a současně navrhnout nové výdaje za 250 miliard. Ale chápu, že někdo to takhle nevnímá, že neví, že to je buď, anebo, a říká, že obojí. Mám nové výdaje, nebudu zvyšovat daně, ale současně snížím schodek. Děkuji.

Tak tomu vážně nerozumím.

Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo.

A co je ještě důležitější, stabilitu. Takže jenom jsem chtěla zdůraznit, opravdu není v žádném případě pravda to, co tady říkala paní předřečnice. Klíčové je, že my chceme finanční udržitelnost a zároveň předvídatelnou stabilitu. Předcházení těm věcem, kterým předejít lze.

Co to může prakticky znamenat?

Takže ta prevence, o které nyní hovoříme, je opravdu velmi široká a sahá těmi možnostmi, tím rozpětím, až skoro, dalo by se říci, k něčemu, co by mělo být součástí léčby.